Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jen takovou velmi krátkou připomínku časového úseku, který není delší než rok.

Děkuji. Takže pokud se nikdo další nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Pan ministr má zájem. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Pravděpodobně by možná došlo i ke snížení a to jsme nechtěli dovolit. Já si myslím, že musíme zajistit nějaký stabilní růst ve zdravotnictví, postupný.

A samozřejmě nevíme úplně přesně, jaké ty parametry budou, jaká bude nezaměstnanost, jaký bude počet státních pojištěnců. Takže je jasné, že je tam jistá míra nejistoty. Ale ta míra nejistoty by byla mnohem větší, pokud bychom toto nepřijali, a v zásadě by tedy nebylo vůbec o čem jednat v rámci tedy dohadovacího řízení mezi pojišťovnami a jednotlivými segmenty.

U osob bez zdanitelných příjmů to tak skutečně není. Ano, mohou být některé případy, ale nemyslím si, že je to skutečně na to, abychom takto dělali zásek do systému, který bude minimálně jedna miliarda, možná i více. Takže já skutečně tento návrh nepodpořím, nemyslím si, že je to namístě.

Takže za mě skutečně tento návrh podpořit nemohu a požádám vás, abyste schválili a podpořili tedy návrh zákona tak, jak byl předložen, protože si myslím, že ten návrh skutečně v tom znění a ve výši nárůstu odvodů za státní pojištěnce zajistí nejenom stabilitu v tomto roce, ale zejména stabilní růst i v roce příštím. Děkuji.

Tady byly konkrétní případy, které uváděla paní poslankyně Richterová.

Ani to vlastně není zajímavá částka v rámci celkových příjmů veřejného zdravotního pojištění, když to spočítáme procentuálně, co to je. Tak já nevidím důvod, proč zrovna tyhlety lidi označovat za rentiéry a za ty, kteří si žádnou pomoc nezaslouží. Pan ministr chce vystoupit s odpovědí? Je to samozřejmě možné, tím otevřeme rozpravu. Těch lidí je přes 250 tisíc.

Ale já si skutečně nemyslím, že toto jsou lidé, kteří jsou přímo postiženi krizí. Uznávám, že tam mohou být někteří jedinci, kteří jsou nějakým způsobem postiženi.

Děkuji. Pan ministr svým vystoupením znovu otevřel obecnou rozpravu.

Samozřejmě pět minut. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen stručně reagovat na pana ministra.

Mně to skutečně přijde na hlavu postavené. Děkuji.